Nicméně ekonomie v jedné části může být velmi složitou vědou, v některých aspektech může být i velmi jednoduchá. Prostě příjmy minus výdaje nebo náklady rovná se buď saldo, anebo manko.

A to já si myslím, že je naprosto zvrácená politika a naprosto chybné myšlení.

Když už, teda drakonický zákon, což je zákon, který je přísný. Přísná cena být nemůže.

Děkujeme za jazykové okénko.

Dámy a pánové, já musím k panu zpravodaji. Tak já to znovu zopakuji. Když, pane kolego prostřednictvím pana místopředsedy, jste byli v opozici, tak jste navrhli zrušení daně z převodu nemovitosti. No jasně, ale já si za tím stojím i nadále. Když se tady projednávaly kompenzace a já jsem tady o tom mluvil u projednávání státního rozpočtu tak jste ty kompenzace vždycky navrhovali delší, širší, pro víc osob, na delší dobu. Kdyby se to všechno schválilo, těch prostředků je vynaloženo víc.

Vy jste tady měli i pozměňovací návrh, který by ušetřil státnímu rozpočtu, pokud si dobře vzpomínám, 80 miliard.

A to je to, co mi vadí. Děkuji za dodržení času. Tím jsme se vypořádali s faktickými poznámkami a nyní mám přednostní práva. První, kdo se hlásí s přednostním právem, je pan ministr Kupka. Ano, pan předseda Výborný se hlásí také s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Děkuji, pane předsedající, za vyjasnění našich přednostních práv. Já se pokusím využít tohoto prostoru, abych vrátil debatu k tomuto tisku o spotřebních daních. Já jsem se přihlásil na základě vystoupení paní poslankyně Schillerové, vaším prostřednictvím, ve kterém jsem si všiml několik rozporů, jeden bych tady chtěl zdůraznit. Ona tady řekla, že pro dopravce je snížení spotřební daně nedostatečné a že řešením je zrušení DPH. Já bych chtěl tady jenom upozornit, že většina dopravců v České republice jsou plátci DPH, takže zrušení DPH jim nepomůže.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, pane premiére, vážená vládo, já jsem dneska na tiskové konferenci vyjádřil naději, která se nenaplnila, naději, že pokud tady máme zákony, po kterých mimochodem opozice tady permanentně volá, kdy chceme pomoci konkrétně lidem, tak že se na tom shodneme a po nějaké samozřejmě konstruktivní, věcné, ale přiměřeně stručné rozpravě také rozhodneme. Evidentně se ukazuje, že opozice nejprve zobstruovala nebo dostatečně protáhla jednání o programu, teď se tady rozvinula skutečně velmi konstruktivní rozprava k tomuto bodu. A já si tedy dovoluji navrhnout, abychom alespoň jeden bod dneska doprojednali.

Čili dnešní schůze by skončila doprojednáním tohoto bodu včetně hlasování po 19. a 21. hodině. Ano, vnímám tento procedurální návrh. Děkuji, pane místopředsedo. Teď jste za mnou přišli, jestli bychom se mohli dohodnout na prodloužení a já jsem souhlasila, protože uznávám, že to je důležitý bod, musí se projednat. My jsme připraveni to podpořit, jsme připraveni podpořit prodloužení, aby se tento bod projednal.

A znovu opakuji, že my jsme připraveni podpořit to prodloužení, aby se tento důležitý zákon, byť nedostatečný, jak jsem řekla ve své řeči, projednal. Takže prosím, nazývejme věci pravými jmény. Tady nezazněl jiný návrh, čili já eviduji jeden procedurální návrh pana předsedy Výborného.